Nedělala doposud nic. Já bych rád slyšel od premiéra, co tedy s tímto bodem bude dál, protože mě odkázal na stránky vlády, kde jsou informace, teď nevím, jestli komise nebo výboru pro majetkové vyrovnání s církvemi, kde se mám dočíst řadu konkrétních údajů. Tak já vám doporučuji, abyste se na stránky úřadu vlády podívali a zkusili si zjistit, kolik konkrétních údajů se tam dočtete. Budete velmi zklamáni. A to je přesně důvod, proč jsme tenkrát požadovali svolání mimořádné schůze. Vážení kolegové, kdybyste tenkrát povolili svolení té mimořádné schůze, mohli jsme tento problém už mít možná vyřešený! Děkuji. Dále pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče.

O čem já jsem hovořil? Já hovořím o nespravedlnosti, která se stala ve srovnání s oceněním majetku 40 korun, kdy se žádnému restituentovi předtím nedostalo takovéhoto ocenění. Já mluvím o valorizaci. Já mluvím o tom, že chybí výčtový zákon. Já nemluvím o tom, že by to, co bylo ukradeno, nemělo být vráceno! S tím já naprosto souhlasím. Ale já mluvím o okolnostech, za jakých se to schvalovalo, a o nejasnostech. Vy to přece dobře víte! Proto se snažíte věci zdržovat a zachovat status quo. Já mám stejný názor na věci jako vy.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Tejc, po něm s přednostním právem pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo. Já bych stejně z pozice zpravodaje chtěl poprosit, abychom se soustředili zpět na podstatu toho, co projednáváme na technické prodloužení lhůt projednávání. Soustřeďme se na to, co máme teď udělat. Máme tam ještě dvě řádné přihlášky. Prosím, nechme to napadání. Prosím, teď hlasujeme o šesti měsících prodloužení lhůty. Ano ne. Zkusme to zklidnit. Děkuju všem. Pardon, pane poslanče Laudáte, nejprve pan poslanec Tejc s faktickou poznámkou, po něm vy s přednostním právem.

Ale to se určitě zjistí ze záznamu. Nicméně to, co je podstatné, je, že určitě jsme nezaspali s řešením toho problému.

Děkuji panu poslanci Tejcovi. Ještě jedna faktická poznámka pan poslanec Fiedler.

Čili ten můj pozměňovací návrh mluví o osmnácti měsících.

Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo.

Jestli to dobře chápu, tak žádáte o přestávku na jednání klubu do 11 hodin.